Starostové a nezávislí dlouhodobě přímou volbu prosazovali a prosazují, ale zároveň je potřeba o ní vést širokou diskusi, protože to není tak, že napíšete pár řádků do Ústavy, budeme volit starosty a hejtmany přímo a tím dosáhneme změny k lepšímu všeho.

Tam se bude rozhodovat o tom, jestli přímá volba starostů bude úspěšným projektem, nebo ne. Ne v tom, jestli dopíšete jeden řádek nebo dva řádky do Ústavy a budete říkat, že tím jste zavedli přímou volbu starostů, protože tím opravdu k ní nedojde. A to je největší slabina tohoto návrhu, že on nemá ten zákon, není k němu připojen, byť v minulosti byl vypracován, do Sněmovny i předložen, není k tomuto návrhu přiložen ten zákon, který toto upraví. A ona to je velice složitá agenda. Protože řekněme si na rovinu, jak velký je problém to, že nemáme přímou volbu starostů? Nevytvoříme náhodou větší problém tím, že ji plošně zavedeme s pocitem, že jsme tedy vyšli vstříc volání, ale ve výsledku budeme mít problematicky řízené obce? Nezpůsobíme trochu neuváženým krokem, že takto narychlo chceme měnit Ústavu, více problémů v samosprávách, než jich vyřešíme? Proto i vzhledem k tomu, že jsme v minulém volebním období tento zákona předložili, dokonce jsme právě předložili i ten zásadní, ten změnový, který prošel i legislativou vládní, takže byl, myslím, rozpracován velice konkrétně a dopodrobna. Zaváděl přímou volbu starostů právě u těch menších obcí.

Tam ta přirozená cesta k tomu, aby tento starosta byl volen přímo, je vcelku daná. A i ta volba, i ta debata, my vedeme skutečně širokou a myslím, že ze skutečností starostů, která tady je, tak je... i tam je to diskutabilní, protože samozřejmě ta přímá volba má svá pozitiva, ale ona také rozděluje.

A má ji úplně stejnou jako kdokoli další, jenom takřka žádnou odměnu. Tak je složité vůbec toho člověka najít.

Těch debat, které jsou potřeba podle mého názoru s tím vést, a těch pohledů, které je potřeba řešit, je skutečně hodně.

A může to skutečně způsobit obrovské problémy, které tento návrh žádným způsobem neřeší.

Takže to tady avizuji dopředu, že ten seminář se zahraniční účastí určitě uspořádáme a že v této fázi ale zavedením přímé volby starostů není v tom, že bude přijatá změna Ústavy, ta je v tom, jak se podaří dohodnout ten zákon, změnu zákona o obcích, změnu zákona o krajích. A pokud ta se podaří dohodnout, tak napsat do Ústavy, že jsou starostové a hejtmani voleni přímo, to je to nejmenší. Děkuji za pozornost.

Nyní tedy pan poslanec Jan Zahradník, kolega Volný ne, takže pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já k tomuto tématu vystupuji z titulu toho, že jsem dlouhou dobu, dá se říci 28 let, zastupitelem města České Budějovice. Pohybuji se tedy v komunální politice dlouhou dobu, byl jsem dvě volební období hejtmanem, tedy pohybuji se i v regionální politice od té doby, co vlastně byla u nás ustavena. Setkávám se velmi často se starosty a se zastupiteli měst, městeček, obcí nejenom v jižních Čechách a musím říci, že tento návrh nepovažuji za dobrý, nejenom za dobrý z hlediska jeho zpracování, předložení, za něco, co by v podstatě bylo dobré, ale co by pak nějaké další úpravy mohly napravit, jak se třeba vyjádřil pan místopředseda Sněmovny ze strany Pirátů nebo jak se možná vyjadřuje pan zpravodaj k tomuto zákonu. Já si myslím, že u nás, v našem prostředí, je to návrh principiálně špatný.

Nepovažuji dokonce ten návrh ani za slepou uličku, ale považuji ho za cestu, která by mohla směřovat v důsledku ke kolapsu naší tradiční zastupitelské demokracie, tak jak u nás byla dlouhodobě budována a jak je u nás občany vnímána. Děkuji za pozornost.

Ten zákon nepotřebujeme. My jsme konzervativní politici. Když se podíváte na názor veřejnosti, tak instituce, které požívají největší důvěry občanů, jsou starostové a obecní zastupitelstva. A my přicházíme s tím, že to budeme měnit. Ale kdybych vedl debatu a připustil, že budeme mít přímo voleného starostu, tak aby ten člověk mohl realizovat svůj program, se kterým vyhrál, tak musí mít pravomoci dnešní městské rady.